Byl tady kritizován pozměňovací návrh. My jsme vyhověli té kritice, která zazněla na jednání poslaneckých stran, a po jednání s kolegy ministry jsme se snažili prostě maximálně rozepsat částky, samozřejmě zůstávají tam částky, my pracujeme na celé řadě dotačních programů. Ať už to byla podpora cestovního ruchu, podpora ubytovacích kapacit. A celá řada dalších programů v oblasti podnikání, ale samozřejmě i v oblasti veřejného sektoru, kde počítáme s podporou zdravotníků, počítáme s podporou těchto oblastí a musíme tam mít dostatečnou rezervu.

Zaujal mě pan předseda Stanjura. Já netvrdím, že všechno bylo nejchytřejší, co jsme udělali. Určitě ne. To by bylo bez pokory a bez přiznání jakýchkoli chyb, a to by nebylo správné. Omluvou nechť nám je to, že jsme to dělali ve velice krátkém čase. Ale stojím si za tím, že podpora byla rychlá, je rychlá a je masivní. Děkuji vám. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemáte.

Tak a nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže ta reakce nebyla ani rychlá, ani masivní.

Kdyby bylo zřejmé, na co to je, že je to rychlé, že je to masivní a především že je to jednorázové.

Když neřekne 400, budu příjemně překvapen. A tohoto zločinu se vláda dopouští už tímto deficitem! Promiňte, já nechci říct, že nemáte, protože jste ještě nehlasovali.

Nyní tedy proběhla závěrečná slova, takže budeme hlasovat o prvním z návrhů. Tak, ano.

Stejný návrh v podstatě přednesl také pan poslanec Bartošek a pan poslanec Klaus. Pan poslanec Kalousek ho ještě doplnil návrhem usnesení, o kterém však nelze hlasovat, protože v tomto bodě nemůžeme o usnesení hlasovat.

Výdaje snížit o 80 mld. korun, saldo snížit o 80 mld. korun, příjmy ponechat v navržené výši, návrh doplnit o makroekonomický rámec, termín 20 dnů. Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování? Kdo je proti?

Návrh na vrácení byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. A já se táži navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování.

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Tak, žádný návrh nevidím.

A nejprve tady zazněl návrh pana poslance Bartoška, abychom zkrátili lhůtu o 50 dní.

Návrh byl zamítnut. A teď tady máme druhý návrh a to je návrh pana poslance Jana Volného, abychom zkrátili dobu na projednání o 54 dnů. Kdo je proti?